Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek zdravotní důvody, pan ministr Chovanec do 17. hodiny pracovní důvody, pan ministr Ludvík zahraniční cesta, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Pelikán pracovní důvody, pan ministr Stropnický zahraniční cesta a pan ministr Ťok pracovní důvody.

Nyní bych vás chtěl seznámit se závěry dnešní porady grémia Sněmovny. Navrhujeme následující postup, resp. změny v pořadu schůze.

Předpokládáme, že někdo navrhne sloučenou rozpravu.

A poté bychom případně pokračovali body z bloku prvních čtení. To je z mé strany vše.

Já tedy po poradě předsedů poslaneckých klubů doplním ještě ten jeden bod z grémia.

Nyní přihláška s přednostním právem pana předsedy Sklenáka.

Ano. Další přihlášky s přednostním právem nemám. To znamená, dám slovo prvnímu přihlášenému řádně a to je pan poslanec Okamura. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.

Tedy zákon, který vládní koalice tvrdošíjně odmítá ve Sněmovně odsouhlasit.

O tomto našem návrhu jste zde ve Sněmovně hlasovali a referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie jste zamítli.